Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

P pana poslance Petrů. Kdo je proti? Přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. Mám tady námitku k hlasování. Slovo má pan poslanec Tomio Okamura. Já velice krátce. U bodu D5 jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Ale hlasování nezpochybňuji. Pro stenozáznam prosím, aby bylo uvedeno. Tím jsme se vypořádali o všech pozměňovacích návrzích. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně dovolte, abych zdůraznil jeden moment z hlasování o pozměňovacích návrzích.

To jsem chtěl zdůraznit.

Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající.

Jenom bych chtěl říct, že nerozlišuji lidi podle toho, jakou vystudovali školu, jestli střední, vysokou, takovou nebo makovou, ale podle jejich morálních kvalit a jejich odbornosti. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že se hluboce mýlí, když rozlišuje lidi podle toho, na jakou školu chodili, neposuzuje je podle jejich činů. Protože nikoliv podle slov, ale pouze činů poznáte lidi. Dále s přednostním právem před hlasováním pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Kdybych měl závěrečnou větu pana předsedy Filipa vzít doslova, tak vlastně žádné vysokoškolské vzdělání nepotřebujeme pro účely tohoto zákona, protože pouze podle činů bychom uznali, zda je, nebo není ten člověk kvalifikován. Upřímná otázka vyžaduje upřímnou odpověď.

Jestliže se již nikdo další s přednostním právem nehlásí, přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.